Část první se zabývá problematikou loterií a tombol. Jenom prosím, ta věta není nelogická, ještě jednou ji řeknu, byť zní napoprvé absurdně. Část druhá až osmá jsou postupně označovány jako Část první až sedmá.

Právě poslední část zákona, přesněji jeho část Ustanovení společná představuje druhou neproblematičtější část zákona. Nalezneme zde totiž úpravu státního dozoru nad hazardními hrami včetně úpravy možných sankcí, stanovení českého jazyka jazykem úředním, úpravu pravomoci obcí vydávat obecně závazné vyhlášky, stanovení práva obcí účastnit se správního řízení o vydání povolení u některých druhů hazardních her, jestliže mají být provozovány na jejich území, úpravu pravomocí ministerstva, úpravu sankčních pravomocí povolujícího orgánu, úpravu náležitostí herního plánu, atd. To vše opět ve formálně i logicky nenavazujících ustanoveních. Ustanovením obsaženým v Části sedmé jistě nelze upřít, že se uplatní při správě hazardních her, většina z nich ale z důvodu svého obecného charakteru spadá do oblasti upravené loterijním zákonem v části Úvodní ustanovení. Ustanovení společná slouží ve většině právních předpisů k vymezení působnosti jiných zákonů, kupříkladu na řízení dle daného zákona apod., nikoliv ke stanovování pravomocí subjektů či podrobné úpravě některých institutů.

Předpisy novelizující loterijní zákon z tohoto roku jsou:

Tato novela upravuje ustanovení velkého množství právních předpisů, jelikož zavedení trestní odpovědnosti právnických osob představuje významnou změnu institutu trestní odpovědnosti, v důsledku čehož musela být upravena i ustanovení loterijního zákona. Novela 420/2011 Sb. mění § 4a loterijního zákona tak, že nově je vyžadována bezúhonnost i po právnické osobě vystupujících jako žadatel o vydání povolení k provozování hazardních her nebo vystupující také jako akcionáři nebo společníci žadatelů.

Tady bohužel přichází, přišlo ne úplně citlivé zrušení tohoto zákona, což nadále zkomplikovalo už tak dost komplikovanou právní úpravu.

Vyhláška obsahuje celou řadu ustanovení, jejichž obsah ale překračuje zmocnění udělené loterijním zákonem ministerstvu. Jedinými použitelnými ustanoveními tak je úprava náležitostí známky obsažené v § 4 odst.

Ministerstvu je § 50 odst. 2 stanovena povinnost upravit právním předpisem podrobnosti a bližší podmínky pro monitorování a uchovávání záznamů podle § 37.